Já vám rovněž děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl jenom všem říci, že věřte tomu, že většina zaměstnavatelů přistupuje ke stravenkám jako k benefitu, který dávají ke mzdě. Je to prostě normální součást. Chci dát tomu zaměstnanci co nejvíce výhod, tak jedna z těch výhod jsou stravenky. A je to jenom proto, že to jsou peníze nezdaněné a jsou přímo tomu zaměstnanci. Je už blbě, že se na ceně té stravenky musí podílet zaměstnanec.

Já to dělám třeba po dvou tisících měsíčně. A nevěřte tomu, že uděláme pořádek v tom, když zavedeme digitalizaci stravenek, protože zase, kdo na tom vydělá? Ten terminál si buďto koupíte a zaplatíte, anebo platíte té bance za transakce. Čím nižší transakce, tím více chce banka poplatků. Takže pak už nebudete platit jenom stravenkové firmě, ale budete platit i té bance, která to zprostředkovává. Takže jenom myslete na všechny ty náklady, které jsou okolo. Někdo to musí zkontrolovat zase na firmě, takže nejjednodušší je dát tomu zaměstnanci ty peníze a použij si je, jak chceš ty. V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tentokrát zleva.

Jsou to odboráři, řekněme si to na rovinu, což je o to zajímavější, že by měli hájit zájmy toho milionu zaměstnanců, kteří dneska nemají žádný stravovací benefit.

Snad by to muselo být dodatkem smlouvy. Je to dvoustranný právní úkon, museli by se na tom dohodnout. Máme nějaké odbory a máme tady nějaký sociální smír. To snad ne! Takže my je budeme z tohoto podezírat? Za co?

Ostatní stravenky se utratí v supermarketech. Tak jaké teplé jídlo? A víte proč? Protože celá skupina restaurací nebere stravenky, protože nechce platit marži 5 až 7 %.

Účastnila jsem se všech různých veřejných setkání na toto téma. A těch 10 až 20 mld., my máme spočítáno, kolik je to dopad.

To mi chcete tvrdit, když podle statistik Českého statistického úřadu lidé utratí za jídlo mnohem více, než získají na stravenkách. Takže kde jsou ty argumenty? Já jsem všechny tyto diskuze absolvovala a jsem připravena je absolvovat za předpokladu, že na půdu ať rozpočtového, nebo případně hospodářského výboru, já nevím, co si tady odhlasujete, budou pozváni ale všichni do té diskuze. Všichni! Nejenom odboráři.